Chtěla bych se zeptat, pane ministře Rakušane, prostřednictvím paní předsedající, jak takové seznamy budou vypadat a jestli bude nějaká doba, po kterou konkrétní člověk musel s bývalou vládou spolupracovat, anebo se to vezme jenom tak jako nějak pocitově podle toho, kdo je s kým kámoš.

A nebudu tady připomínat, že tehdejší ministryně financí vehementně varovala před úskalími rozpočtového provizoria.